Než se dostaneme k hlasování, tak tady mám mnoho omluvenek.

Pokud mám správné informace, tak proběhla podrobná rozprava, ta byla ukončena a závěrečná slova také již... ještě nezazněla?

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, je před námi poslední bod tohoto bodu, a to hlasování o jednotlivých návrzích. Návrhy jsme zpracovali do návrhu usnesení jmenovitě podle toho, jak návrhy načítali jednotliví poslanci, to znamená postupně, jak tady bylo.

Pokud má někdo jiný návrh, tak... Ano, vidím... Já děkuji. Tak prosím. Já navrhuji, abychom body u pana poslance Kopřivy hlasovali každý zvlášť. Jsou to čtyři body.

Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami. Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba o proceduře hlasovat, nebo jsou všichni v pořádku s tím, že provedeme proceduru tak, jak byla načtena.

Takže první návrh pana poslance Tomia Okamury vždycky návrh usnesení přečtu.